Jsem rád, že jsme se v těchto oblastech posunuli. Zároveň ale také platí, že v některých oblastech naše postavení je neuspokojivé.

Čili to první je odpovědnost Ministerstva pro místní rozvoj. To druhé je Ministerstvo financí a Ministerstvo práce a sociálních věcí. To třetí je Ministerstvo spravedlnosti.

Tam, kde to asi bude nejvíce aktuální v nejbližší době, je ten jeden segment a to je sociální pojištění, resp. penzijní systém. Děkuji panu ministrovi. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Děkuji, pane ministře, za odpověď.

Co se týče těch tří záležitostí, o kterých jste se zmiňoval, stavební povolení, daňové přiznání a zakládání firem, to je zcela jasná věc. Já se ptám dost často se setkáváme s tím, že ministerstva mezi sebou nekomunikují.

Děkuji za odpověď. Děkuji paní poslankyni. A dnes již poslední odpověď pana ministra.